Stanovisko? Zahájila jsem hlasování.

Návrh byl zamítnut.

Hlasování číslo 321, přihlášeno 170 hlasujících, pro 69, proti 97. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je proti? Hlasování číslo 324, přihlášeno 170 hlasujících, pro 70, proti 97. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Kdo je proti? Hlasování číslo 325, přihlášeno 170 hlasujících, pro 69, proti 98. Návrh byl zamítnut.

Kdo je pro tento návrh?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko?

Návrh byl zamítnut.

Návrh byl zamítnut.

Stanovisko?

Hlasování číslo 331, přihlášeno 170 hlasujících, pro 68, proti 97.

Hlasování číslo 332, přihlášeno 171 hlasujících, pro 68, proti 96. Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování. Kdo je pro?

Návrh byl zamítnut. Stanovisko?

Návrh byl zamítnut.

Hlasování číslo 335, přihlášeno 171 hlasujících, pro 70, proti 97. Návrh byl zamítnut. Stanovisko?

Stanovisko? Zahájila jsem hlasování.

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Zahájila jsem hlasování.

Návrh byl zamítnut. Stanovisko? Kdo je proti? Hlasování číslo 339, přihlášeno 171 hlasujících, pro 70, proti 98. Návrh byl zamítnut.

Hlasování číslo 340, přihlášeno 171 hlasujících, pro 71, proti 95. Návrh byl zamítnut.

Konstatuji, že návrh byl zamítnut.